Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 850/1. A i tady prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Klaška.